Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, určitě vás nepřekvapí, že chceme makat.

Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Protože nevím, co vyvolá takové makání jako změna pouhého jednoho slova v názvu technické novely. Ale pokud chceme makat, makejme. Cílem návrhu je technická úprava přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny.

To je ta zásadní změna pro makání. Podle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich ochrannými pásmy, uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající znění přílohy uvádí původní název Správy CHKO Kokořínsko a správního obvodu a odkazuje na původní zřizovací výnos Ministerstva kultury, který bude po nabytí účinnosti nařízení vlády zrušen, je třeba tuto část přílohy novelizovat a upravit název správy nové chráněné krajinné oblasti, správní obvod a zřizovací právní předpis. Návrh novely byl vládě předložen současně s návrhem nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj, který má nabýt účinnosti dne 1. září 2014 a jehož cílem je zajištění právní ochrany dosud nechráněného území na Dokesku a stávajícího chráněného území na Kokořínsku.

Návrh nebyl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, neboť mu s ohledem na čistě technický charakter byla udělena výjimka, a to dopisem předsedy Legislativní rady vlády z 18. února. Z výše uvedeného důvodu se zároveň navrhuje, aby Poslanecká sněmovna projednala návrh již v prvním čtení což v této chvíli je, jak se zdá, již irelevantní. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi a nyní prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Michala Kučeru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. Jak již tady bylo představeno, rozšiřuje se vládním nařízením Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o tzv. druhou část Máchův kraj.

Vím, že rozšíření chráněné krajinné oblasti bylo připravováno již za předchozí vlády. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku... Pardon, pan poslanec Laudát se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom poznámku k panu ministrovi. Prosím, § 90 je skutečně pro naléhavé případy.

A děláte opak. Tak prosím dodržujte to, co jste slibovali veřejnosti. Děkuji panu poslanci. Dále se o slovo přihlásil ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych ve světle těchto nových zásadních události si vás dovolil požádat o zkrácení projednání ve výborech na 5 dnů. Tak to by bylo dobré učinit až v podrobné rozpravě. Dále se hlásí o slovo pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.

Protože byla podána námitka proti § 90 odst. 2 i proti návrhu na zkrácení lhůty, ptám se, jestli se o závěrečné slovo hlásí pan předkladatel nebo pan zpravodaj. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Třicet dnů. Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování o tomto bodu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 21, přihlášeno 182 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný. Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti,

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena o 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.